K ustavení je potřeba nejméně tří poslanců.

Existovaly dva možné výklady.

To je absurdní výklad.

Takovou doslovnou interpretaci je třeba odmítnout jako nesprávnou až absurdní.

Myslím si, že ten zákon dostatečně jasně definuje koalici.

Ale nemyslím si, že to je cesta, kterou se vydat, ostatně takový návrh nyní není na stole.

Tolik tedy ke zdůvodnění tohoto návrhu.

Děkuji.